A druhá a ta je velmi podstatná. Parlamenty se liší svým typem. Některé mají charakter spíše diskusních parlamentů, některé jsou velmi pracovní, závisí to na politické kultuře a celé řadě dalších věcí. A poslední poznámka a ta není vůbec zanedbatelná. U parlamentu je nesmírně důležité, jak je početně velký. Prostě jiná organizace práce, jiná organizace diskuse je v parlamentech, které mají dvě stě, tři sta členů, a úplně jiná je v parlamentech, které mají šest set a sedm set členů, kde z logiky věci určité omezení času nastává. Já bych velmi varoval před nějakou jednostrannou interpretací, ale hlavně bych varoval před tímto návrhem, který kvalitu naší demokracie a naší politickou kulturu posune někam velmi zpátky, kde já bych se nechtěl ocitnout. Děkuji vám. Máte slovo.

Já bych podpořil jednu sazbu, ale dnes prosadím tři. Jako příklad. Nicméně buď platí, že je politická dohoda a tu ctíme, nebo klub ANO má říci, že tu dohodu neuzavírá a že se dohody neúčastní. Buď je dohoda, nebo není. Obojí je legitimní postup. Ale nemůžu se tvářit, že jsem uzavřel s ostatními kluby dohodu, a pak zásadním způsobem načítat opravdu věci, s kterými zásadně nesouhlasíme. Když jsme jednali o služebním zákoně, tak jsme jasně řekli, že institut obstrukcí budeme používat zcela výjimečně, a jasně jsme na jednáních přímo jmenovali zákon o jednacím řádu a už jsme řekli před několika týdny premiérovi a zástupcům všech vládních stran, že pokud přijde pokus o omezení práv opozice, a to nic jiného není, tak k tomu nástroji prostě sáhneme. Nic jiného než omezit naše práva se nesnažíte.

Za nás říkám, že my dohody, které uzavřeme, dodržujeme. Děkuji vám, pane poslanče. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Debaty nad jednacím řádem jsme vedli v minulosti vždy s ohledem na to, že musí dojít ke shodě právě u všech zástupců v Poslanecké sněmovně, protože jinak tento náš základní zákon nebude moci prakticky pomoci fungování Poslanecké sněmovny. A jestli máme přihlížet na ty změny, tak jak je přednesla paní místopředsedkyně, nějakou optikou, tak tou, že prostě parlament není fabrikou na zákony. Parlament má velmi citlivě vážit, který zákon a kdy přijme. Jeho základní rolí je, aby podmínky pro naše občany vytvářel tak, aby věděli, co mohou očekávat, ne že jim tyto podmínky bude neustále měnit, každý den vstupovat s nějakou změnou, ve které se neorientují nejenom občané, ale už ani specializovaní právníci na jednotlivé obory. Myslím, že i z této perspektivy se musíme dívat na to, co uděláme se změnami v jednacím řádu.

Není to dobrá služba našim občanům.

Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní má přihlášenou faktickou poznámku pan poslanec Novotný, po něm pan poslanec Schwarz a poté pan poslanec Laudát. Tak já vás poprosím, pane poslanče. Pane předsedající, kolegyně a kolegové já možná plynule navážu na kolegu Birkeho, který tady připomněl zkušenosti ze samospráv. Ti z vás, kteří v nich působili či působí, vědí, že v posledních letech na úrovni zastupitelstev města a obcí se stále častěji do jednacích řádů těchto zastupitelstev dostává dokonce institut repliky z řad vystupujících občanů.

Varianta, že toto se bude dít a často s verbální podporou hnutí ANO, které říká, že právě samosprávy by měly být otevřenější, lidem budeme blíž atd. atd , že tohle se bude dít na úrovni měst a obcí na tom nejnižším stupni demokracie a v tomto parlamentu toto právo budeme brát dokonce voleným zástupcům lidu, je naprosto neuvěřitelné, skandální a proti tomu chci velmi ostře protestovat. Děkuji vám. Na některých z vás, kteří jste přihlášeni s faktickou poznámkou, vidím jistou míru netrpělivosti, ale věřte tomu, že všichni jste zaevidováni přesně v pořadí, jak jste se přihlásili. Tak jsem rád, že jsem zaevidován aspoň někde. Dobrý den, kolegové. To jsem ještě nebyl zaevidován. Máte slovo, pane poslanče. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já to vezmu jenom v rychlosti. Škoda, že nefunguje tak, jak to řekla paní kolegyně Němcová, takhle bych to bral, takhle by to totiž mělo fungovat. Kdyby to tak fungovalo, tak nějací lidé, které sebral Babiš, mně je úplně jedno, kde vás sebral Babiš. Ale vy tady všichni mluvíte, jak tady zleva, nebo zprava o demokracii.

A tak demokraticky dali svůj návrh do Sněmovny, protože se jim tady nelíbí, jak ta Sněmovna funguje.

Jenom jsme vám přesně předvedli, jak by demokracie měla mít a co se tady teď občané naší republiky viděli?

Já mám mezi komunisty hodně přátel. Ale abych tady musel poslouchat, jak komunista tady říká, že je pro silnou parlamentní demokracii a druhý pana Kalouska teď myslím prostřednictvím pana se tady pomalu brání, jak ho předminulý týden urazí, a my to tady všichni musíme poslouchat, místo abychom opravdu změnili a dělali to, co řekla paní Němcová, kdyby to tak fungovalo, že by lidé neměli být překvapení, stabilizovat zemi zákony, neměnit je často, tak přesně tak bychom to chtěli. Tak prosím vás, jenom demokraticky. Zkusme potom hlasovat, zvedněte si ruku každý, jak chcete, a to je všechno.